Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala v zastoupení navrhovatele ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jeroným Tejc.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 613/4. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První přihlášku má pan poslanec Jan Klán a připraví se paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Konkrétně v tomto případě o zahraniční službě. Na úvod je potřeba zmínit, že každý zákon je obecnou regulující normou. Ideální zákon je tedy takový, který nedefinuje výjimky. Jsouli výjimky nutné, pak by měly být definovány v předmětném určení zákona. Ta hranice 70 let odchodu ze státní služby. Ale poprosím vás opět, kolegyně a kolegové, o klid a o ztišení! Prosím, pokračujte. Takže já bych pokračoval.

Věk 70 let je opravdu problematický.